Každopádně přes hloupost tohoto pokynu, přes existenci těchto cílových odměn v některých případech na některých úřadech musím říct, že nikdy kontrolní pracovník nemůže postupovat jinak než podle zákona. Nikdy ho nemůže žádná odměna motivovat k tomu, aby porušil základní zásady správy daní, daňového řádu, aby porušil další předpisy daňové či případně účetní.

To znamená odvolací finanční ředitelství.

Všechno bylo ukončeno, ona to tam deklarovala a v této praxi se nadále postupovat nebude. K vašemu dotazu, pane poslanče, jaké jsem vyvodila personální závěry, tak jenom vás chci upozornit, že podle služebního zákona já nemám žádné personální kompetence. Nemohu vést kárné řízení.

Tu zprávu samozřejmě nemám, pane poslanče, protože jak dobře víte, rozpočtový výbor byl předminulý týden. V tuto chvíli ji nemám.

Tak předpokládám, že pan poslanec si zaslouží, aby dostal novou odpověď ve chvíli, kdy Finanční správa přiznala, že to tak ve skutečnosti bylo a že ty doměrky se děly. Tím nijak z toho neobviňuji paní ministryni, nicméně je to prostě fakt, že ta odpověď není v souladu s realitou.

Toto se píše v materiálu, který my jsme dostali na to zmíněné zasedání rozpočtového výboru.